Navíc ta data vám budou posílat statisíce subjektů, pokud si to nechají líbit, tuto balkánskou novinku, a setrvají u podnikání, ty zjevně svoje systémy mít chráněny nebudou.

Protože jestliže dneska někdo má nějaký podnikatelský záměr, ať už lokální, či dokonce síťový s přesahem na města, regiony či celou republiku, tak si musel platit poměrně drahé výzkumy a zjišťovat data, tak to bude možná v podstatě levnější, řádově levnější se tím nezabývat, z hlediska časového rychlejší, pokusit se získat tato data a nemusí to být tím, že bude krtek zakopán na úrovni státní správy, ale že půjdou zvenku s tím, že se budou do systému snažit nabourat. Nicméně dobře, pokud by tak bylo, tak ty zákony, a nejenom tento, který schvalujete, tak vy říkáte: Občane, plň! Občane, plať! Občane, posílej hlášení, občane, registruj se v tom či onom registru! A když to neuděláš, tak jsou tam sankce. U vámi prosazeného zákona o kontrolním hlášení jsou ty sankce drakonické, likvidační. Dokonce dělají z podnikatelů otroky, protože když už budou mít nějaký ať už zdravotní problém, nebo taky občas možná že by si chtěli odjet po mnoha letech práce na dovolenou, tak se vrátí a budou mít na krku obrovskou pokutu a často i konec firmy. A dobře, domnívám se tedy, když už tohle chcete za každou cenu prosadit, tak v tom případě ale dejte nejenom, co hrozí občanům, ale co hrozí státu a konkrétním viníkům, když půjde o pochybení a prolomení a zneužití těchto dat a stane se špatným chováním státní správy. To znamená, proč jste tam nedali tedy, aby to bylo fifty fifty, přímo klasifikaci trestného činu zneužití a únik informací? Mělo by to být mimochodem upraveno ve všech možných zákonech, které se týkají například odposlechů a podobně.

Pan generální finanční ředitel ujišťoval, že tam budou taková opatření, že se to nemůže stát.

Jsem o tom přesvědčen. Dobře, beru, že tam nebude, že prodá plzeň dvanáctku a podobně, ale je celá řada věcí, které už se potom prostými analýzami čísel, peněz, dají domyslet a doformulovat. Online sběr dat, tady bych řekl, tak například když se tedy nad tím zamyslím, a když tak ať mně to pan ministr financí někdy vyvrátí, tak dají se dopočítat marže to je velmi důležitý indikátor o ceně toho podniku nebo podnikatelského subjektu.

To se dá počítat i podle sociodemografických indikátorů nebo podle kupní síly v místě. A jak jsem říkal, dnes si musí zájemce, který má nějaký podnikatelský záměr a zkoumá to prostředí, musí si na to najmout nějakého analytika nebo firmu a velmi draze platit. Zřejmě některé politické strany asi vědí, jak drahé jsou i průzkumy volebních preferencí, a řekl bych, že podnikatelské průzkumy možná mohou být ještě dražší nebo stejné, srovnatelné.

Tam tedy nějaké příjmy vykazovat budou.

Chorvatsko je co do objemu šedé ekonomiky černou ovcí.